Děkuji za slovo, pane předsedající.

Začnu těmi technickými. Slyšel jsem tady během interpelací pana poslance Novotného, který možná na tom stanovém výletu zašel buď do restaurace, nebo do prodejny, to už se nepamatuji, a tam mu spočítali tržbu na solární kalkulačce. On se pak tři čtvrtě hodiny pokoušel propojit tuto solární kalkulačku s internetem. Pokud v této činnosti pokračuje, tak bych mu prostřednictvím pana předsedajícího doporučil, aby si dal nějaký kurz základní počítačové gramotnosti.

Já nejsem profesorem informatiky ani nejsem profesorem kybernetiky, ale vystudoval jsem tyto obory a celý život se jimi vlastně zabývám. Když bych se podíval na to, jak tady jsou signalizovány technické problémy s internetem, tak se obávám, že banky se chovají absolutně iracionálně, a začínám mít obavy, kam jsem svěřil své peníze, protože internetové bankovnictví, které je založeno na úplně stejném principu, tady využívá několik milionů lidí bez jakýchkoliv problémů. Ale pokud bych měl brát vážně všechno, co tady bylo řečeno, tak se musím zamyslet nad tím, že bych zase měl obnovit své návštěvy do kamenné pobočky, protože hrozí katastrofický scénář. Chtěl by dál upozornit na to, že jednou z významných pomocí podnikatelům, o kterých mluvíme, je vybudování vysokorychlostního internetu, do kterého bude během několika let nainvestováno z prostředků Evropské unie a z prostředků českého státu 14 miliard. Mapují se tzv. bílá místa, kde jsou opravdu potíže s datovým připojením, a ta budou vyřešena. Je to jedna z věcí, kterou vláda výrazně pomůže drobným podnikatelům, protože právě jim ušetří spoustu nákladů na marketing, spoustu nákladů na propagaci svých výrobků a je tu možnost založení nového kupního nástroje. Situace tedy v technické oblasti bude úplně jiná. Dál bych chtěl konstatovat, že od té doby, co tady pan poslanec Kalousek v roce 2005 chtěl zavést zákon o registračních pokladnách, se ceny těchto zařízení extrémně snížily. Pokaždé vytáhne z takového drobného přístroje účtenku, kterou mi samozřejmě odevzdá. A já bych jenom chtěl upozornit, že ceny technologií a ceny aplikací, které budou vyžadovat tyto záležitosti, se extrémně snížily, takže mluvit o tom, že to zlikviduje drobné podnikatele, je absolutní nesmysl.

To je významná pomoc OSVČ!

To není pravda. Dál bych chtěl konstatovat, že to, že se rozložilo zavádění elektronické evidence tržeb, je známkou velké a uvážené opatrnosti.

Ale my ten trh teď chceme srovnat, protože ti, kteří neplatí daně, mají neoprávněnou výhodu proti těm, kteří to dělají poctivě, a těch v této zemi je drtivá většina. Z toho důvodu si dovoluji konstatovat, že přestože zavedení tohoto zákona jistě nebude jednoduché, protože se jedná o poměrně rozsáhlou agendu, tak je to jeden z kroků, které by konečně měly začít říkat: normální je platit daně a měl by to dělat každý, aby se ty podmínky srovnaly. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, já se chci vaším prostřednictvím obrátit na pana kolegu Pilného a velmi v dobrém, protože spolu na hospodářském výboru docela dobře vycházíme. Vy jste léta pracoval v oblasti informatiky a tam je taková ta určitá rovina inteligence jedničky a nuly, a k lidské inteligenci patří ještě jiná vrstva, k ní patří třeba ironie. Já chci vysvětlit své vystoupení o interpelacích. Reagoval jsem v něm na výrok pana ministra Babiše, který řekl, že dámy v našem bufetu si nebudou muset kupovat žádnou novou registrační pokladnu, ale že zařízení, které tam mají, jim bude úplně klidně stačit. Tak jsem ho přinesl, byla to solární kalkulačka. Já předpokládám, že opravdu nevěříme tomu, že by si někdo myslel, že já mám představu, že takovou kalkulačku lze připojit na internet. Neboli to byla z mé strany ironie vůči něčemu, co jsem neřekl já, ale co řekl váš velký šéf. Zkusme tu ironickou vrstvu příště chápat. Faktickou?

Je tam jedna vážná věc, kterou považuji za podstatnou. Jestliže budeme svůj postup v oblasti daní nebo v jakýchkoliv jiných řídit podle převažujícího pocitu, že jsme zaostalí technologicky, tak technologicky zaostalí budeme. Ví se, že tady navrhuji systém elektronických voleb. Mnohé země to zkusily a šly dopředu. Zmiňováno je Estonsko, protože začali dávno, tak jak říkal kolega Pilný, krok za krokem, opatrně. Jestliže o našem systému zavádění elektronických voleb mají rozhodovat vysocí úředníci, kteří jsou elektronicky negramotní, nehneme se dopředu a budeme zaostalí. A pak ještě jedna poznámka. Jak jsou drahé volby, jak je drahý parlament, jak je drahá vláda. Přece jsme měli systém, který byl levnější!

Prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Dovolte také, abych se vyjádřil k předkládanému návrhu zákona. Návrh zákona o evidenci tržeb oprávněně vyvolává nesouhlasné reakce. O tom svědčí i značné množství rozporů, se kterými byl návrh Ministerstva financí předložen Legislativní radě vlády. Běžná praxe je přitom taková, že se rozpory vyřeší již v rámci připomínkového řízení.